Prosím, pokračujte. Stanovisko výboru: doporučující. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte. Stanovisko výboru: doporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Stanovisko navrhovatele?

Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Je to návrh obsažený v usnesení výboru pro obranu. Stanovisko garančního výboru: doporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru: doporučující.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zjednodušeně: předpokládaná hodnota veřejné zakázky u zakázek pravidelné povahy. Stanovisko výboru: doporučující. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.

Stanovisko výboru: doporučující. Pane ministře?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.

Stanovisko navrhovatele?

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte. Stanovisko výboru nedoporučující. Stanovisko navrhovatele?

Hlasování číslo 167, přihlášeno 158 poslanců a poslankyň, pro 3, proti 138. Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte. Stanovisko výboru: doporučující. Bod se týká změny definice veřejného zadavatele. Stanovisko? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.